Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec Pavel Čihák. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 600/3, který byl doručen dne 13. dubna 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 600/4. Vidím, že u stolu řečníků stojí pan navrhovatel, tudíž mu dávám slovo. Dříve než tak učiním, opravdu poprosím sněmovnu o klid. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, s podstatou navrhované novely zákona o státním podniku jsem vás již seznámil v předchozím projednávání tohoto návrhu. Proto bych chtěl dnes pouze připomenout, že novela přesněji vymezuje pravidla pro hospodaření státních podniků s majetkem státu.

Novela současně uvádí zákon o státním podniku do souladu s novými obecnými právními předpisy, které upravují postavení právnických osob a jejich orgánů, zejména pak s občanským zákoníkem. Pane ministře, já se moc omlouvám, že vás ruším, ale poprosím, abyste počkal, než se sněmovna ztiší, protože hluk je opravdu velký.

Výbor projednal všechny pozměňovací návrhy uplatněné ve druhém čtení. Pozměňovací návrh pana poslance Procházky týkající se doplnění přechodného ustanovení a pozměňovací návrh pana poslance Hovorky, který se týká důvodu zrušení podniku zakladatelem, výbor doporučil přijmout. Pozměňovací návrh pana poslance Kotta, který požaduje rozšíření navrhované úpravy bezúplatných převodů pozemků ve vlastnictví státu i na účelové komunikace, a to do vlastnictví i soukromoprávních subjektů, výbor doporučil nepřijmout. S postojem garančního výboru naprosto souhlasím. S ohledem na výše uvedené souhlasím i s procedurou hlasování, kterou doporučil garanční výbor. Děkuji za pozornost. Já děkuji, pane ministře, a otevírám rozpravu. Do rozpravy neeviduji žádnou přihlášku, tudíž rozpravu končím. Nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dobré dopoledne, vážené kolegyně, kolegové. Dovolte, abych vás seznámil s návrhem usnesení, který předkládá Poslanecké sněmovně hospodářský výbor, který je zároveň garančním výborem. Garanční výbor navrhuje hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona podle sněmovního tisku 600/3 v následujícím pořadí: Za prvé návrhy pod bodem A. Jsou to dva pozměňovací návrhy, bod A1 a A2. To jsou pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního výboru, hospodářského výboru, pod číslem 237.

Dále bude následovat, za třetí, návrh pozměňovacích návrhů pod bodem C, jedná se o jeden pozměňovací návrh pana Josefa Kotta.

A naposledy, za páté, návrh zákona jako celek. Ano, děkuji. Já se táži, zda je nějaká námitka vůči přednesené proceduře. Není tomu tak. Já přesto o té proceduře nechám hlasovat.

Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji, přistupme k hlasování.